20 % je v pořádku, konzultoval jsem to s provozovateli skládek, ale 35 %, to už je obcházení zákona, obcházení toho, aby se poplatky vybíraly a také aby se státu, krajům a obcím odváděly.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Moje připomínky směřují spíše k neočekávanému pokusu výrazně proměnit dosavadní praxi nakládání s odpady v České republice. Na rozdíl od mnoha kritiků bych si netroufl označit pozměňovací návrh pana kolegy Oklešťka schválený na výboru pro životní prostředí za přílepek. Dokonce bych si dovolil varovat před nadužíváním tohoto pojmu a přihlásit se i ke slovům pana kolegy Opálky. Přesto si dovolím zmínit několik kritických poznámek. Ta první možná ani nebude tolik kritická.

Problém vidím v některých formulacích a především ve způsobu podání a prosazení těchto pozměňovacích návrhů. Od představitelů a zástupců hnutí ANO dennodenně slýcháme kritiku takzvaných tradičních stran a volání po novém stylu, větší transparentnosti a zodpovědnosti. Ovšem způsob, jakým se ve hře ocitl inkriminovaných rozsáhlý pozměňovací návrh, který navíc asi jen těžko psal jeden poslanec, připomíná metody z toho nejtemnějšího období fungování resortu životního prostředí za předminulé vlády. Uvažoval jsem, dámy a pánové, jak využít pozitivní potenciál tohoto ne právě komfortně podaného pozměňovacího návrhu a udržet celou materii v legislativním procesu. Nedělám si iluzi, že by tak došlo ke sblížení stanovisek jednotlivých zájmových skupin, to prostě z principu nemůže nastat. Jen bychom odložili rozhodnutí, které nakonec stejně budeme muset udělat my politici. Za to, že sociální demokracie tradiční partaj, nestydím se za to je více evoluční než revoluční strana. Pokusil jsem se z revolučního návrhu pana poslance Oklešťka schváleného výborem pro životní prostředí i výborem pro veřejnou správu udělat spíše návrh evoluční. Požádal jsem pana Ivo Kropáčka, odpadového experta hnutí Duha, aby zapracoval maximum všech připomínek k původnímu návrhu, které došly od mnoha dotčených fyzických a právnických osob i veřejnoprávních korporací a jejich zájmových sdružení, a zapracoval co možná nejpřijatelnější kompromis zpracoval kompromis, omlouvám se. Byl jsem také veden snahou minimalizovat dopad možných změn na rozpočty českých domácností. Tento návrh je nyní evidován v systému pod číslem sněmovního dokumentu 962 a já se během podrobné rozpravy k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Svůj postoj k němu i k dalším návrhům pak bezpochyby svobodně vyjádříme hlasováním ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Nicméně dovolte mi, abych vám řekl svůj pohled starosty města, jehož každodenní chleba odpadové hospodářství při styku s občany, po kterých my jako samosprávy chceme peníze, oni za to chtějí servis, tak mi dovolte, abych vás seznámil s tímto pohledem, a zároveň abych lehce okomentoval způsob, jakým způsobem se tato novela o odpadech vlastně ocitla a jaký způsobem se projednává.

Chci vás ale varovat před pozměňovacím návrhem jako starosty města právě pana kolegy Oklešťka. Prosím prostřednictvím paní předsedající, aby to pan kolega nebral osobně.

Nic jiného než revoluce totiž úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu není. Já bych se tedy chtěl zeptat především kolegů z hnutí ANO, jestli jim to připadá v pořádku.

Před volbami jste kritizovali staré politické strany včetně sociální demokracie za to, že v parlamentu dělají neprůhlednou politiku. Slibovali jste, že to budete dělat jinak, průhledně. Těsně po volbách jste dokonce podali návrh, jak změnit jednací řád Sněmovny, aby se to nedělo. Taková je realita, dámy a pánové. Tohle všechno se navíc děje s vědomým souhlasem Ministerstva životního prostředí místo toho, a to je velmi důležité, protože v návrhu bodu je vládní návrh novely zákona o odpadech, se souhlasem ministra životního prostředí místo toho, aby proběhlo standardní meziresortní připomínkové řízení, standardní legislativní proces, a zároveň se tu dokonce obchází vláda.

Já tu nechci nikoho moralizovat, věřte mi. Ať si to každý přebere sám. Nedá se takto řídit ani stát ani firma. A já vám chci říci, kdybych takhle řídil radnici, tak jsem za 48 hodin mě ty lidi vyženou.

Jasná věc. Na jedné straně je příjmová složka, kdy lidem vyměříte roční poplatek za svoz odpadů a oni za to chtějí servis, chtějí mít odvezené popelnice.

To znamená, nedá se to absolutně paušalizovat na celou Česku republiku, to znamená řekněme na šest tisíc obcí, nebo více než šest tisíc obcí. Co chci říci?